Děkuji a přeruším tento bod.

Čili přerušuji tento bod, a protože v 11 hodin je pevně zařazený bod číslo 2002 , zároveň předám řízení schůze.